Naopak když se vyhodnocují stanoviska orgánů státní správy, tudíž i orgánů ochrany přírody a krajiny, tak se definují území, kde něco takového možné je a kde něco takového možné není. A v okamžiku, kdy jsou do toho zakomponovány viz to, co tady říkal pan kolega Tureček i další orgány v případě zjednodušení té stavby, tak v tom nevidím takový problém, že by někdo někoho obcházel, neboť orgány ochrany přírody a krajiny mají v rámci projednávání územního plánu příležitost říci, kde ano a kde ne.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Není tomu tak.

Děkuji. Já také děkuji. Pěkné odpoledne všem. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kupka, poté pan poslanec Birke se hlásí s faktickou poznámkou z místa.

Tady se v každém případě počítá s ohlášením pro vodní díla, případně, tak jak budeme potom projednávat tu proceduru, bude nezbytný územní souhlas. Takže tu jsou v každém případě zapojené orgány státní správy, které se k tomu budou vyjadřovat, které se tomu budou věnovat. A konkrétně k tomu, jak to je s tím orgánem ochrany přírody. V okamžiku, kdy by to vodní dílo nebo terénní úpravy měly vzniknout v chráněném území, tak samozřejmě v takovém případě se k tomu orgán ochrany přírody vyjadřuje. Pouze v případě, že se buduje, a týká se to území, které není chráněné, tak je ta procedura významně zjednodušená.

Tady neplatí, že je jedno, jestli v krajině je vícero vodních děl, nebo není, obecně se všichni skuteční odborníci shodují na tom, že česká krajina potřebuje více vodních děl, není o tom sporu. A co je podstatné, samozřejmě že tím jenom zjednodušujeme tu cestu.

Já děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Já to beru velmi vážně. Já také děkuji a prosím nyní pana poslance Čižinského k faktické poznámce. Prosím. Samozřejmě chráněné krajinné oblasti jsou něco jiného, ale chránění živočichové, chráněné rostliny, památné stromy nejsou jenom CHKO.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jako předkladatel si samozřejmě dovolím reagovat na předchozí debatu. Pokusím se pouze reagovat na dvě věci, a to na paní předsedkyni, předřečnici, životního prostředí, vaším prostřednictvím samozřejmě, aby tady nevznikla nějaká další betonáž a betonování české krajiny. Já to musím zásadně odmítnout. Myslím, že jsme si to vyjadřovali na výboru regionálním a samozřejmě životního prostředí. Já nebudu hodnotit jednání vašeho životního prostředí, vašeho výboru, protože jsme se asi půlhodiny domlouvali, jakým způsobem to budeme hlasovat, ale to už tady není podstatné.

Ale je to otázka... Čas. Ano.

Rozumím tomu, že to není snadná úloha.

Na projednávání ve výboru, o které jsem se zajímala, jak probíhalo, samozřejmě jasně zaznělo, že chcemeli chránit českou krajinu, tak tohle není cesta tím směrem.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Mým prostřednictvím. A nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

Prosím. Tak já prostřednictvím pana předsedajícího vám odpovím.